Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Neeviduji, že by se někdo hlásil s jiným návrhem na ověřovatele. Ptám, se kdo je pro určení těchto dvou ověřovatelů?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 71. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru.

Jako první je přihlášen pan předseda Benda, následuje pan místopředseda Havlíček. A já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, abychom mohli vyslechnout vystoupení našich kolegů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji za pozornost.

Počet přihlášených je již ustálen, takže zahajuji hlasování o tomto procedurální návrhu a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat. Nyní je tedy přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Havlíček a následuje pan předseda Tomio Okamura.

Ještě chviličku poprosím pana místopředsedu, ať posečká, a kolegyně a kolegy poprosím ještě jednou o ztišení.

Poprosím ještě jednou všechny kolegyně a kolegy o ztišení jejich rozhovorů.

Pane ministře... Tak ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám, abyste se ztišili, a můžeme vyslechnout pana místopředsedu. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v následujících hodinách a dnech nás čeká extrémně náročná diskuse. Přesto jsem využil svého přednostního práva pro to, abych shrnul současnou situaci a abych sdělil i náš postoj. Je třeba začít aktuální situací, ve které se nacházíme, protože od toho se oba balíčky odvíjí.

Hospodářská politika v podání tohoto kabinetu není nic jiného než marketingová ekonomie. Není možné začít jinak než inflací. Máme třetí nejvyšší inflaci už po dobu několika měsíců v celé Evropské unii a pochopitelně inflace je jedním ze zásadních důvodů toho, proč tady dnes jsme, proč se připravuje takzvaný konsolidační my mu říkáme daňový balíček a pochopitelně i proč se chystají ta důchodová opatření. Kdyby nebyla inflace takováto, jsem přesvědčen, že by se s těmito důchodovými změnami nepřišlo. Je třeba si rovněž říct, kde jsou příčiny té inflace, protože to je to, co tato vláda neodchytila. A je třeba korektně i sdělit to, že tato vláda není přímým viníkem této inflace, stejně tak, jako nebyla přímým viníkem inflace vláda naše, vláda Babišova. To, že jste nám to dávali za vinu, byla vaše obrovská chyba.